Už za dvanáct dnů tam bylo negativní stanovisko. Takže i tato vláda podporuje ty neziskové organizace, které potom mají snahu dovážet do Evropské unie i k nám uprchlíky. A my tady na to celou dobu upozorňujeme, ale bohužel až teď se ostatní strany vzpamatovávají, když je tady hrozba téměř 4 milionů uprchlíků, kteří čekají na hranicích Řecka a chtějí se dostat do Evropské unie. Co se týká ještě jedné věci, která zazněla někde v Německu, možná na půdě Evropské unie, tuším, že to bylo buď v loňském, nebo předloňském roce, kdy se dokonce uvažovalo o vstupu Turecka do Evropské unie. To si myslím, že by byl naprostý nonsens, který by se mohl stát, protože to, že jsme se tady bavili o nějakých vízech atd., to je jedna věc, ale vstupem Turecka do Evropské unie, o kterém se uvažovalo a který tehdy měl turecký prezident v nějakých podmínkách, aby zabránil dalšímu posunu migrantů do Evropy, to vidíme, že stejně tedy nedodržel my tady nedodržujeme ani další věci z Dublinského protokolu, že první bezpečná země má být útočištěm pro migranty, protože my vlastně tolerujeme to, že se ti migranti zpátky nerealokují, zůstávají, anebo se posouvají do dalších zemí, a ta návratová politika také selhává. Takže já jenom vidím, že Evropská unie má plná ústa všech možných opatření, jakým způsobem to vyřeší, ale přesto se střílí sama sebe do vlastní nohy tím, že sponzoruje, a štědře sponzoruje, neziskové organizace, které putují mezi hranicemi Libye, Itálie, Španělska apod., i Řecka, a dovážejí tam nelegální migranty. Takže podle mého soudu je naprosto jednoznačně nutné napřed omezit peníze neziskovým organizacím, které tuto činnost páchají. Já si tady dovoluji tvrdit, že dokonce ony tím, jakým způsobem sem ty nelegální migranty dovážejí, se dokonce dopouštějí i nějakých trestných činů obchodování s lidmi apod. Takže pokud nevyřešíme úplně ten základ, tzn. že Evropská unie to aktivně podporuje a podporuje to i finančně, tak se tady můžeme bavit pořád o nějakých usneseních a můžeme dávat pořád, jakým způsobem zabránit té migraci, ale pokud neuděláme tady tu první věc, pak budou pořád následovat a pořád následovat všechny ty kroky, které jsou. Tak já nevím no, je potřeba opravdu se k tomu postavit čelem a v Evropské unii prosazovat to maďarské řešení.

Děkuji, pane místopředsedo.

Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid, protože bych byl rád, aby každý měl důstojné prostředí ke svému vystoupení.

Tam víte, že došlo ke změně vlády.

Takže prosím, neházejme všechny neziskovky ani v Řecku do jednoho pytle. Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Děkuji vám za slovo.

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby podpořila úsilí Řecka v obraně a ochraně hranic, a souhlasí s případným vysláním bezpečnostních sborů České republiky k plnění tohoto úkolu.

Já vám děkuji, pane poslanče. Konstatuji, že jsme stále v obecné rozpravě, a samozřejmě návrhy na usnesení budou v rozpravě podrobné, tak potom bych rád, abyste je opakovali nebo na ně odkázali.